Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, dovolte mi, abych se na vás obrátila s interpelací ve věci platů v sociálních službách.

Prostředky na platy za první měsíce roku si vzhledem k nedostatku prostředků musí půjčovat. Získat úvěr ale přitom pro ně jako pro neziskové organizace není úplně jednoduché. Vše by se mohlo vyřešit, kdyby příslušné dotace byly rozdělovány dříve. Vážená paní ministryně, má tato nepříjemná situace nějaké jednoduché a přijatelné řešení, které by organizacím v sociální oblasti usnadnilo život? Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já za Ministerstvo práce musím říci, že toto také velmi vnímám, nicméně ta pravidla se řídí zákonem, který je v gesci Ministerstva financí.

A ten úkol, to usnesení vlády tady u té národní strategie říká, že bychom se měli dohodnout na takovém způsobu, který by třeba buď zavedl víceleté financování, o čemž se v rámci neziskového sektoru a v rámci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace skutečně už hovoří nejméně deset let, neli více, anebo zda třeba máme jít cestou mandatorních výdajů na sociální služby.

Nakonec ten materiál schválen byl, takže tento úkol máme.

Ale v podstatě by to chtělo, abyste se s tímto dotazem napříště obrátila na pana ministra financí. Paní poslankyně má doplňující otázku. Děkuji za odpověď, paní ministryně. Jenom jsem se chtěla zeptat. Dostali jste úkol obě ministerstva. Vy říkáte, že by se to dalo řešit. Ministerstvo financí souhlasilo, resp. nesouhlasilo s tímto úkolem. To znamená, že když se mě někdo z pracovníků v oblasti sociálních služeb bude ptát, jestli je tedy nějaká naděje, je nějaký časový horizont, o kterém bychom mohli hovořit? Protože z roku na rok oni nevědí, zda dostanou peníze. Je tam velká fluktuace zaměstnanců, kteří samozřejmě odcházejí, když nemohou dostat třeba první tři měsíce platy. Prosím, paní ministryně. Horizont byl by?

Ale samozřejmě je to určitě horizont tohoto volebního období, takže doufám, že třeba během půl roku budeme mít nějaké výsledky.

Děkuji paní ministryni za její odpověď. Pan poslanec Ludvík Hovorka v 21. interpelaci bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci vyhodnocení opatření ke zvýšení efektivity nemocnic Ministerstva zdravotnictví.

Součástí tohoto návrhu je systém řízení organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví, které spotřebovávají polovinu výdajů na lůžkovou péči.

Toto opatření má umožnit dokonaleji vyhodnocovat hospodárnost nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění.

3. centralizace nákupů Ministerstvo zdravotnictví bude v maximální míře provádět centralizované nákupy u komodit, kde se předpokládá finanční úspora při tomto způsobu nákupu. Nedávno podvýbor pro ekonomiku uspořádal seminář na téma efektivní nákupy léčiv a zjistili jsme, že ministerstvo moc nepokročilo. Zatím se připravuje centrální nákup medicinálních plynů, což rozhodně není rozhodující položka v nákladech nemocnic.

Děkuji vám za to, že mi podáte vyčerpávající odpověď. Bezesporu, pane poslanče, vám tak bude odpovězeno.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, začátkem dubna spustily úřady práce pěti krajů pilotní projekt, v rámci kterého mohou lidé požádat o příspěvek na dopravu, jinak řečeno, Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo v pořadí již 27. sociální dávku, a to v době příznivé ekonomické situace a rekordně nízké míry nezaměstnanosti. Dovolím si uvést velmi stručně širší souvislosti.

Ptám se tedy, jestli je nutné v takové situaci zavádět další sociální dávku, další výdaje státního rozpočtu, a tedy tím v roce 2016 navýšit výdaj na jednotlivce ještě zase o něco více. Zajímalo by mě, jestli máte propočet, kolik tento nový institut bude stát rozpočet České republiky a také zda došlo k nějaké analýze, na základě které jste si vyhodnotili, že se opravdu státnímu rozpočtu vyplatí takovouto dávku zavést. Někdy mám totiž pocit, že máte v tomto směru snahu spíše peníze utrácet za každou cenu, co to dá, bez ohledu na státní rozpočet a bez ohledu na budoucnost. Děkuji paní poslankyni.